Tento statut je velice důležitý v rámci válečných zločinů a podobných záležitostí týkajících se mezinárodního práva.

Míním tím Spojené státy americké, které odmítly jeho ratifikaci.

Další bod, který možná zaslouží jen krátký komentář, je článek 12 Rozvojová spolupráce, kdy se hovoří o tom, že obě strany se přihlásí a budou naplňovat Pařížskou deklaraci.

Trošku to koliduje asi s mezinárodním právem. Ale dle mého názoru je to trošku problematický bod, který vyžadoval, abych zde řekl, ať víte, co schvalujeme a v jakých rámcích se budeme pohybovat. A to již vůbec nehovořím o tom, že zde není deklarováno, na jaké území tito lidé budou přemisťováni, zda to bude území kontrolované aktuální vládou, nebo to bude hraniční území, nebo naopak to bude území v uvozovkách nepřátelské stávající vládě. A tím se vracím na začátek, že uzavíráme smlouvu se státem, který je ve válečném konfliktu a problematicky kontroluje své vlastní území. To jsou také důvody, které mě vedou k tomu, že se zdržím hlasování. Já vám také děkuji, pane poslanče. A nyní tedy faktická poznámka pana poslance Pavla Plzáka. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Pěkné dopoledne všem. Já považuji vystoupení pana kolegy Luzara za velmi fundované a on některé věci, které jsem chtěl říct, už řekl. Pan ministr nebyl bohužel na projednávání této smlouvy, byl tam jeho náměstek, ale doufám, že referoval. Pan kolega Luzar tady neřekl jednu věc, kterou vytýkal i na jednání zahraničního výboru, a to je, že spolupráce v té readmisi, v případné další readmisní smlouvě, která potenciálně může následovat po této smlouvě, se bude týkat pouze Afghánců, kteří dobrovolně budou souhlasit s návratem, což já považuji za velice defektní, a nevím, kolik takových lidí se najde.

Já jsem chtěl vědět, proč nevážeme naši zahraniční rozvojovou a hospodářskou pomoc přímo na uzavírání těch readmisních dohod. A já si myslím, že je to vadný postoj Evropské unie. Pořád říkají, že země Visegrádu nenabízejí žádné řešení. Já si myslím, že toto jedno řešení je.

Já vám také děkuji. Jestli je tomu tak, v tom případě končím rozpravu. Tak prosím, pane ministře.

Ale jinak, víte, já vám řeknu takovou věc. Vy říkáte, že tady komunikujeme s vládou, která kontroluje jenom část území.

Takže jestli tady mám za to, že parlament podporuje českou zahraniční politiku, která se angažuje v boji s tzv. Islámským státem, tak předpokládám, že je na tom tady shoda. Nebo ne?

Máme boj, docela vážný boj, s velice nebezpečnými teroristy. Takže tento argument jsem ještě slyšel.

Podstata této dohody je, že chceme nadále pomáhat té vládě, která tam je, která je možná nedokonalá.

Takže jak víte, vlastně tady pomáháme v něčem stejným lidem. Možná nemusím být spokojený s tím, jak se jim to nedaří, mohu vidět a možná velmi dobře řadu nedokonalostí, ale jiného partnera nemám. A jinde, v některých jiných státech severu Afriky bych byl šťastný, kdybych měl aspoň tohohle.

A doufám, že je shoda, že tohle je někdo, s kým bychom se měli vypořádat a komu bychom měli čelit.

Nechceme.